Děkuji panu zpravodaji. A vrátíme se k projednávání. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí ano, pane zpravodaji? v diskuzi.

Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Jakmile se ustálí počet přihlášených..., rozhodneme o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu, a to v hlasování 199, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Není tomu tak. Děkuji panu ministru Chovancovi, děkuji zpravodaji, končím bod 57. Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Jany Lorencové z osobních důvodů a pana kolegy Fiedlera od 17 hodin z pracovních důvodů.